Nyní pan poslanec Černoch se svou faktickou poznámkou, poté pan poslanec Volný a poté pan poslanec Janulík. Děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl vrátit ještě o chvíli zpátky ohledně stejných příležitostí. Ona to není až tak úplně pravda, protože když si člověk představí, že je nějaká většina, která přijde s návrhem a ví dopředu, že ten návrh projde, protože prostě ta většina je, tak nemusí vystupovat vůbec. Kdežto opozice chce alespoň nějakým způsobem, nebo se snaží nějakým způsobem přesvědčit, že to třeba zase není až tak úplně dobře. Dnešní ráno: Efektivita je i o tom, že pokud se dohodneme na tom, že prostě bude Sněmovna nějakým způsobem fungovat a ti lidé, protože si myslím, že je tady další práce, regiony atd., si něco domluví, a najednou ráno je všechno jinak, tak to taky není úplně efektivní. Je mi to opravdu jedno, protože tu práci beru vážně. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, poté pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Koskuba. Pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl jenom trošičku shrnout tuto diskusi. Ano, my jsme počítali s takovou reakcí, my jsme nepočítali, že budeme kýmkoliv podpořeni. Jsem rád, že se tahle diskuse rozpoutala.

Jako koaliční partner mě velice překvapil. Takže to si myslím, že dobře nebylo. Vkládá nám do úst, že jsme tady řekli, že někdo je balík, kterej tady jenom sedí.

Toto nám vadí, toto nám trochu schází. A jsme si vědomi ceny našeho, ale i vašeho času.

Děkuji. Nyní pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Koskuba, poté paní poslankyně Havlová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji vám. Nyní pan poslanec Koskuba.

Děkuji, pane předsedající. Já chápu, že jako nováček z toho tady musí být vykulen. Dovolím si vaším prostřednictvím jej oslovit: Ano, kolego, i já jsem před třemi lety právě tady byl šokován.

Ale já jsem netušil, že jim to budeme vracet naprosto stejným způsobem, jako jsme předvedli včera a dnes! Já se omlouvám, já se za to zase stydím! To, že přijdu do práce, a vy hovoříte o firmě, a já vlastně vůbec nevím odkdy dokdy, co a jak. To znamená, nejsme o nic lepší.

Proto i pro mého předpředřečníka, proto vás jenom varuji: Nedělejte chyby, jako dělaly Věci veřejné. Předtím, než jsme si sem sedli, jste nás poněkud nedemokraticky nutili podepisovat i koaliční smlouvu. Děkuji. To jenom na okraj.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mám dvě věci. Za prvé nepodpořím v žádném případě jakékoliv omezování těchto proslovů. A za druhé, znovu musím zopakovat: Více žen do politiky! My se mezi sebou alespoň respektujeme a to neznamená, že když mezi sebou nesouhlasíme, že se tady navzájem napadáme. A taky si nepamatuju, že by některá z poslankyň tady mluvila více než deset minut. Děkuji vám. Nyní pan poslanec Stanjura.

Tak nejdřív na okraj pro pana poslance Chalupu. Zrovna projednáváme zákon. To, po čem jsme ráno volali, se děje.

A já bych poprosil pana kolegu Volného prostřednictvím pana místopředsedy. Jsme tady skoro rok a obstrukce opozice předváděla čtyři hodiny a nikdo tady nečetl knihu. To bylo něco jiného. Třeba.

Tak nemaťte lidi! To je takový večerníček. Tak to prostě není. Nic víc k tomu.

Mnozí z vás to dneska řekli. Tak já říkám: Rozdělujte a rozlišujete i mezi opozičními politiky a opozičními stranami. Každý z nás je nějaký. Děkuji vám.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Já se přiznám, že jsem mu tiše záviděl.

A už to bylo opakované. Co se týká politické kultury, no tak to se podívejme tady za má záda.

A Chovanec v davu.